Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní pan místopředseda Kubíček s procedurálním návrhem, předpokládám. Takže to je omezení řečnické doby na pět minut. Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o zkrácení řečnické doby na pět minut v obou rozpravách.

Já mám teď několik možností. A ještě přicházejí další poslanci, tak třeba se to povede.

Ale prosím všechny, aby se přihlásili.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 66 je přihlášeno 76 poslanců a poslankyň, pro 58, proti 5. Omezení řečnické doby bylo přijato.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Hlavním důvodem navrhované úpravy je posílení a spravedlnost a adresnost účinnosti pomoci určené osobám samostatně výdělečně činným, jejichž podnikání bylo ochromeno či pozastaveno a které musely uzavřít své provozovny.

Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou a připraví se pan poslanec Munzar. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych představila dva pozměňovací návrhy, které předkládáme za klub STAN společně i s jinými kolegy.

To, že jsou zaměstnanci a zároveň vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší, neznamená a neurčuje činnost, ze které mají vyšší příjem.

Tímto návrhem se napravuje to, že by se tyto osoby mohly dostat do vážných finančních problémů, jelikož jejich příjem se výrazně sníží pouze na příjem ze zaměstnání.

Paní ministryně říkala, že nechce chodit dále do Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, vážená paní ministryně.